Děkuji.

Ano, jsou chodci, kteří jsou přejeti a jsou i pod vlivem alkoholu. A to zdaleka nejvíc. A je jich mnohem méně pod vlivem alkoholu, než kolik je těch, kteří jezdí na kolech, když to vezmu procentuálně. A já bych tady skutečně poprosil, abychom oddělili tu debatu, kterou zde máme. Já jsem nikdy neřekl slovo nulová tolerance. Já nechci, aby se do toho cokoli pletlo, ale abyste si skutečně ověřili, jakým způsobem to vychází na silnicích třetí třídy.

A na základě těch silnic třetí třídy trvám na tom, že rozhodnutí, abychom povolili cyklistům alkohol na silnicích třetí třídy, je v našich podmínkách špatně. Proto si dovolím požádat vás, abyste přehlasovali jako Poslanecká sněmovna návrh Senátu. Děkuji. Děkuji.

Ale víte, já nejvíc, co nemám rád, je, když zbytečně policie plýtvá svou silou tam, kde není potřeba.

A na těch stezkách podle mě nemusí kontrolovat.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdysi jsem... Není tady slyšet. Ať se prosím slyšíme v tomto posledním čase na projednání tohoto tisku. Prosím, pokračujte. Děkuji. Kdysi jsem se setkal s definicí toho, co to znamená civilizace. Že civilizace spočívá v tom, že nám postupně zakážou všechno, co nás ještě baví. A uvědomme si, že z této Sněmovny postupně padají zákazy a zákazy a zákazy a omezujeme naše občany. Takže já si myslím, že bychom měli být velmi opatrní v tom, co budeme dál zakazovat, protože jsem přesvědčen, že řada našich občanů velice pečlivě Prosím, pokračujte.

Já také děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Tento návrh zákona nic nezakazuje, on naopak dovoluje to, co doposud zakázáno je. To je jedna logika věci. A druhá logika věci je my jsme se tady bavili o alkoholu.

Za prvé. Za druhé, 20 % žáků devátých tříd pravidelně pije alkohol a 86 % dospívajících označilo dostupnost alkoholu jako snadnou, 13 % šestnáctiletých studentů to šlo o cigarety.

A to je signál do té společnosti, který ještě podporuje ty věci, o kterých se tady bavíme. 6,5 tisíc lidí, kteří umřou ročně na důsledky nadměrného požívání alkoholu, by pro nás mělo být alarmující. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkný večer.

A zase, připomenu ho těm kolegům z této strany i z této strany .

My se nebavíme o těch, co řídí kola apod.